Děkuji.

Všechny vás odhlásím, prosím o novou registraci a budeme hlasovat. Ptám se, kdo souhlasí s návrhem, který přednesl pan předseda Sklenák. Kdo je proti?

Návrh byl přijat.

Srdečně vítejte.

Prosím, pane poslanče, máte slovo. Děkuji za slovo, pane předsedo.

Děkuji, pane předsedo. Já bych možná vzhledem k tomu, kolik to bylo bodů, poprosil, zda ten návrh máte písemně, aby nedošlo k nějaké chybě.

Ten návrh již byl pevně zařazen na zítřek, minulý týden se jej podařilo zařadit, ale nakonec nebyl projednán. Děkuji za podporu. Další přednostní práva nevidím, takže prosím paní poslankyni Hnykovou a připraví se pan poslanec Andrle Sylor.

Vážené dámy, vážení pánové, přeji vám krásné odpoledne. Dovolte mi zařadit na jednání Poslanecké sněmovny nový bod, který jsem nazvala Krizová situace v sociálních službách v důsledku nedostatku personálu a špatného platového ohodnocení. Pane předsedající, prosím! Prosím, abyste se usadili a sledovali jednotlivé návrhy. Zaměstnanci odcházejí a noví nepřicházejí. Společnost očekává od pracovníků v sociálních službách kvalitní a profesionální práci. Jak upozorňují poskytovatelé, zaměstnavatelé i odbory, v řadě pobytových zařízení sociálních služeb se potýkají s tragickým nedostatkem personálu, který přímo pečuje o seniory a zdravotně postižené osoby.

Dovolím si ocitovat pár vět ze zápisu z této tripartity: V prvním bodě se všichni účastníci shodli, že se v sociálních službách začíná stejně jako ve zdravotnictví projevovat personální krize. Pokud se situace podcení, tak hrozí personální kolaps.

Jejich zaměstnanci si proto stále častěji nacházejí práci mimo sociální služby za více peněz a méně zodpovědnosti. Konec citace.

Po zaměstnancích se požaduje celoživotní vzdělávání, příkladné morální vlastnosti, osvojené praktické dovednosti. Po sociálních pracovnících se požaduje vysokoškolské vzdělání.

V době ekonomického růstu by se mělo myslet i na tyto zaměstnance, ale bohužel tomu tak není. Doslova a do písmene mě nadzvedlo ze židle, když mi na jednání podvýboru pro nepojistné dávkové systémy, zdravotně postižené seniory a sociálně ohrožené skupiny při projednávání tohoto bodu minulý týden zástupci zaměstnavatelů a odbory řekli, že pan premiér je poslal za ministrem financí. Považuji to za nehoráznost a žádám urychlené projednávání. A vás, kolegyně a kolegové, žádám o zařazení tohoto bodu na program jednání v tomto týdnu.

A to se ještě neví, zda ty peníze uvolní pro tyto účely pan ministr Babiš. Považuji tuto situaci za krizovou a požadujeme urychlené projednávání a navýšení finančních prostředků na platy zaměstnanců v sociálních službách. Pro tuto iniciativu hledám podporu u vás. Pokud k tomu nedojde, hrozí sociálním službám kolaps a ohrožení péče v sociálních službách. V nemocnici můžete zavřít oddělení a nepřijímat lidi, odkládat operace pro nedostatek personálu. Chci tomu zabránit a hledat společné řešení. Víte, teď visí po celé republice billboardy s panem ministrem Babišem a jeho snem, že dojede za 40 minut z Prahy do Brna. Skvělý sen. Já mám také sny aby zaměstnanci v sociálních službách byli řádně odměněni, a až jednou v důchodu budou potřebovat péči v domově důchodců, aby na to vůbec měli.

V tom případě, jestli jsem dobře poslouchala, pane předsedající, jako třetí bod.